Jsou už v Evropě země, které se tím vážně zabývají a hledají řešení.

Toto vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek.

Prosím. Děkuji, pane předsedající.

Tady se bavíme o tom, že je běžná soutěž na dostavbu. Je to podle nějakých principů, ministerstvo připravilo něco, vedle zákona běží i další kroky, které jsou.

Jednoznačně jsou důležitější než tyto ideologické fráze kroky, které ministerstvo musí dělat.

Nebudu zdržovat, jenom jsem chtěl zareagovat na předřečníka, poslance Luzara. Chtěl jsem říci, že tento zákon je tady přesně proto, že se jedná o netržní podporu.

Ten zákon není ekonomicky v pořádku, bohužel, je velký předpoklad, že zdraží elektřinu všem odběratelům a všem občanům naší země. Děkuji. Děkuji za slovo.

Z toho Rusko dává 10 miliard mezivládní úvěr, z celého kontraktu 40 % bude zadáno místnímu průmyslu.

To je všechno. Děkuji. Nyní pan předseda Stanjura.

Vyprovokovalo mě vystoupení poslance Luzara.

Tečka. Pomíjím politické důvody, pomíjím bezpečnostní důvody. Nejsou schopni.

Není tady... já neznám žádnou relevantní politickou sílu, která by odmítala jadernou energetiku.

Je to na samé hraně. Technická stránka dokumentace je přece připravena.

Tiše to vyšumělo.

A tady hrozí, dámy a pánové, mnohem vyšší cena energie, než dneska se nám vůbec může zdát. Další už nevidím, takže rozpravu končím.